Tak já si budu teď žádat o rozklíčování, kdo to platí, k čemu ty peníze jsou vynaloženy.

Mají české uniformy, kompletní. Mají teplákové soupravy. Mají kompletně všechno. Bílé ponožky zatím nemají. Bílé ponožky zatím nemají. Takže možná nám to přijde úsměvné.

Tady na druhé straně vychováváme děti.

A já si myslím, že Česká republika a za Ministerstvo zahraničí k mému politování jste zatím ministr stále vy, tak byste o těchto věcech měl shánět informace, měl zjistit, jestli něco takového opravdu probíhá.

Jestli pan ministr ještě doplňující odpověď? Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Na základě zjištění, že tomu tak nebylo, jsem panu poslanci odpověděl.

A myslím, že toto je jádro problému a jádro tohoto dotazu. Děkuji.

Vy kdybyste byl ministr zahraničí, který dělá svou politiku správně, tak budete dávat informace, které dávat máte. To znamená objektivně, správně, co se děje na obou stranách konfliktu. To, že přiletíte armádním vrtulníkem Ukrajiny do Mariupolu, necháte se dovézt o dvacet kilometrů někam dál, abyste viděl na druhou stranu konfliktu, neznamená, že o tom něco víte.